Uvádí se minimálně půl milionu korun.

Čili dopad bude zejména na menší živnostníky, kteří raději živnost ukončí. K tomu se ještě dostanu. Řada potenciálně nových podnikatelů se kvůli dalším dodatečným nákladům uvaleným při samotném startu do této činnosti možná raději nepustí. Čtvrté naše tvrzení. Zákon vzniká chaoticky a je nepropracovaný. Odpověď aparátu Ministerstva financí zněla takto: Zákon vznikal déle než rok na základě konzultací zahraničních zkušeností, po analýzách dopadů ve spolupráci se zástupci podnikatelů z mnoha různých oborů. Zohledňuje připomínky právních expertů i veřejnou diskusi. Chaos způsobí jen účelové spekulace a nepodložené výmysly odpůrců. Nejprve jsme přece měli mít registrační pokladny všichni. Poté pouze někteří. Nyní tedy všichni.

Možná že ještě odpověď zazní.

Já si myslím, že bezesporu toto chaotické je. Pátý bod, s kterým jsme přišli a na který jsme upozornili neexistuje analýza dopadů na drobné podnikatele a živnostníky. Odpověď aparátu Ministerstva financí velmi lakonická: Existuje. Každý si ji může přečíst v důvodové zprávě. Tak se podívejte do té důvodové zprávy, protože tam v části RIA najdete mimo jiné toto: Lze očekávat, že malá část podnikatelů ukončí svoji činnost. Pan kolega Nykl tady mluvil o Chorvatsku a já vám říkám, že v tom Chorvatsku skončilo, zatím, 9 tisíc podnikatelů, a pak se ptám, kolik nových firem přikončilo. A když říkáme o tom a tvrdíme, že se to dotkne zejména těch nejmenších, tak čísla z Chorvatska to naprosto jasně dokazují. Šesté tvrzení, s kterým jsme přišli: Neexistuje reálný odhad dodatečných daňových výnosů. Na to přišla odpověď z Ministerstva financí: I odhad výnosů si může každý přečíst v důvodové zprávě. A odborný aparát ministerstva si za ním stojí. Tak dávejte pozor, za čím si stojí odborný aparát Ministerstva financí. Pokud se počítalo, že bude 600 tisíc živnostníků a podnikatelů, tak dodatečný daňový výnos, tvrdí důvodová zpráva, bude 12 miliard. Pan kolega Urban to krásně zpochybnil. Připusťme to. Je to seriózní zpráva, nebo je to cinc aparátu Ministerstva financí? Sedmý bod. Systém za stovky milionů vzniká v utajení. To byla naše výhrada. Tvrzení Ministerstva financí je takové, že v té technické rovině ano, když má být zabezpečen proti zneužití. Zloději také nedáváte klíč od bytu a PIN ke své kreditce. Možná že bychom měli nějaký čas opustit slovo transparentnost, protože tu společnost velmi ničí, všichni se jí oháníme, ale realita je taková, a Petr Bendl tady o tom mluvil minulý týden, že v poslední době čísla ukazují, že zadávání zakázek z ruky ze strany vlády a jednotlivých ministerstev je mnohem častější než v minulosti. Ta čísla to ukazují. Tak přestaňte pořád používat slovo transparentnost a podobné výrazy, protože to není opravdu pravda. Všichni se chováme nějak a pohybujeme se v nějakém prostředí, a ty transparentní věci nechte Rekonstrukci státu, stejně ji platíte, možná, někteří. Osmé tvrzení. Shromažďované množství dat může být zneužito. Tento systém stavíme ještě bezpečnější. Navíc z evidovaných údajů nikdo nezjistí, co si kdo koupil. Oprostímli se od toho, že v České republice unikají rozhovory i ze soudních spisů atd., tak připomínám, že je možné zjistit čas, výši tržby a z jiné databáze zjistíte, co daná provozovna prodává či jaké služby poskytuje. Kdo má všech pět pohromadě, velmi dobře vyvodí, jak si ta firma vede, a z tohoto se velmi snadno usoudí, jestli náhodou to není můj konkurent a neměli bychom se na něj nějak blíže podívat. Mám na mysli tolik opakované kontroly. Takže to zneužití tady je rozhodně. Za deváté. Prodlouží se čekací doba u pokladen. Odpověď Ministerstva financí, kterou jsme dostali: Zaevidování tržby bude trvat stejně dlouho jako platba kartou a toho se nikdo nebojí. Čekat se nebude ani při výpadku internetu. Fakta jsou taková, že někteří podnikatelé mající velké množství opakovaných operací karty neakceptují, a pokud byste měli tyhle dvě věci sčítat, čili tu operaci a kartu, tak se čas samozřejmě bude sčítat. A poslední věc, a o tom jsme se tady už bavili mnohokrát, inspiraci je třeba hledat na západní části našich hranic, a ne na Balkáně. Ta pravda, ta statistika, kterou vám tady Zbyněk Stanjura opakovaně říkal, hovoří o něčem jiném. Pokud Chorvati mají 28 % šedé ekonomiky a my někde 15, tak ze zemí, které mají lepší výsledek, 8 Rakousko, 13 Švédsko, ani jedna nemá EET, a z té lepší patnáctky to mají pouze 3 země. Z těchto důvodů pořád mířím k tomu, že pokud chceme v této debatě pokročit a nemá to být jenom souhrn nějakých dalších projevů, a ve třetím čtení k nim nepochybně dojde, byl bych strašně moc rád, kdyby dotazy, které tady v průběhu celého odpoledne zazněly, zpracovalo Ministerstvo financí a v nějaké formě nám je před třetím čtením doručilo. Pokud se s námi bavit nehodláte, prosím, máte na to svaté právo, ale pak my budeme trvat myslím všichni také na svém. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Ministerstvo financí určitě na ty dotazy odpoví, protože těch dotazů bylo strašně málo. Je zajímavá debata, že vlastně, když jsem to tu xkrát vysvětlil, tak samozřejmě je to těžká debata, když nikdo to nechce vnímat.

Takže zatím to nevidím aktuální.

Takže já bych začal od toho, že to není o živnostnících. Tržby budou evidovat jak právnické, tak fyzické podnikající osoby, pokud přijímají platby v hotovosti, platební kartou, poukázkami nebo dalšími obdobnými způsoby. Takže i obrovské řetězce, obrovské hotely. Není to pravda.